Ať budete hlasovat proti návrhu paní poslankyně Kovářové, nebo proti mému pozměňovacímu návrhu, vysvětlete voličům, starostům a nám kolegům, proč podporujete rozmach nebo minimálně další tolerování nelegálního hazardu. Paní kolegyně poslankyně Kovářová podala pozměňovací návrh, aby věcně a jasně vyřešila právní nejistotu v oblasti kvízomatů. Proč Ministerstvo financí tento návrh nepodporuje? Anebo můj pozměňovací návrh. Já prostě kvízomaty a potažmo tímto slevomaty, kurzomaty a další paskvily jednoznačně ze zákona zakazuji.

Takže kolegové, můžete být domluveni v rámci nějaké koaliční dohody, ale tím, že zamítnete pozměňovací návrh můj nebo kolegyně Kovářové, přijmete odpovědnost a umožníte, že černý byznys a daňové úniky nám tady pokvetou dále.

Já už nebudu dále ještě citovat část, kterou tady mám, možná vás to ne všechny úplně zajímá, ale na závěr bych chtěl zdůraznit k tomu svému pozměňovacímu návrhu, který se týká těch kvízomatů, že vůbec není pravda to, co je ve stanovisku vlády, že můj pozměňovací návrh znemožní zvýšení daní od 1. ledna 2016. Stanovisko vlády je zcela irelevantní.

Tady záleží na tom, jak rozhodnete, zda budeme dále tolerovat tuto nelegální činnost, o které se tolik ve sdělovacích prostředcích mluvilo, tak jak jste slyšeli ty mé citace, anebo prostě povolíme pokračování daňových prázdnin pro ty, co se vyhýbají placení daní z hazardu. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Eviduji několik přihlášek. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající, já jenom v rychlosti bych chtěl reagovat na svého předřečníka.

Kdyby si kolega má možná problém v tom, že asi nečte stanoviska Ministerstva financí, jako mnozí tady další samozřejmě. Ty kvízomaty nemusí být řešeny tak, jak on navrhuje, protože to řeší stávající loterijní zákon.

Další faktickou poznámku má pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče. Já chci ujistit, že to nechci protahovat, a řekl jsem ve svém projevu, že podpoříme tento návrh a nebudeme nic zdržovat. Tento návrh podpoříme. Ale pokud tedy ty kvízomaty jsou řešeny, jestli by mi tady mohl někdo ocitovat, na základě jakého paragrafu, jakého ustanovení, jakých instrukcí ze stránek Ministerstva financí pro ty obce. Prosil bych konkrétní odpověď, kde a čím je to jasně řešeno. A pokud ano, tak proč tedy u nás je tolik provozovaných nelegálních kvízomatů. Děkuji.

Ty kvízomaty lze provozovat pouze na základě povolení vydaného příslušným správním orgánem.

To je zdůrazňuji nelegální zařízení. Proto Ministerstvu financí a Finanční správě a Celní správě a tak dále nebrání nic v tom, aby mohly takto na takovýto kvízomat ukázat a postihovat takového provozovatele. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji.

Nyní s přednostním právem se hlásí pan poslanec Laudát. Takže dávám procedurální návrh, abychom dokončili tento bod případně i po 14. hodině včetně hlasování a potom tedy podle dohody předsedů poslaneckých klubů, nebo aspoň většiny, bychom zahlasovali o vyřazení posledního bodu a šli domů. Takže procedurální návrh, abychom dokončili včetně hlasování tento bod a k tomu aby uzpůsobili své vystupování všichni další. Já vám děkuji. Zavolám kolegy z předsálí, je to procedurální návrh, takže o něm dám hlasovat bez rozpravy.

Je to hlasování s pořadovým číslem 70, přihlášeno je 148 poslanců a poslankyň, pro návrh 106, proti 1. Výsledek je, že tento návrh byl přijat. Budeme tedy pokračovat v rozpravě a mám zde faktickou poznámku pana poslance Zahradníčka. V tom případě je přihlášena řádně paní poslankyně Věra Kovářová. Děkuji za slovo.

Ministerstvo konstatovalo, že současná regulace je na provozování kvízomatů zcela uplatnitelná. Dále Ministerstvo financí uvedlo, že navrhovaná změna má spíše za cíl umožnit do budoucna dle předkladatele lehčeji podřazovat pod obecnou definici, respektive pod konkrétní definici sázkové hry více případů.

Není stanoveno, zda se má míra náhody vyskytovat v převažující nebo v podstatné míře. Zcela jistě však náhoda musí být ve hře přítomna, a to v míře nezanedbatelné. Nezbytné je také podotknout, že navrhovaná změna v případě ustanovení § 2 písm. l) je nesystematická a v návaznosti na požadovanou změnu v ustanovení § 1 odst. 2 tak i nadbytečná. Tolik stanovisko Ministerstva financí vidíte, pane poslanče Šincle prostřednictvím pana předsedajícího, že stanoviska někdo čte. Tolik Ministerstvo financí, jehož stanovisku v zásadě rozumím tak, že v současnosti je všechno v pořádku. Všem je všechno jasné, všechno je bez problémů. Jenže ono všechno v pořádku viditelně není.